Já jsem hrdý na to, že jsem byl zvolen v Libereckém kraji, a jsem hrdý na to, že tam budu dělat kampaň. A chci vás upozornit, dámy a pánové, kampaň se nedělá tady. Kampaň se dělá, když přesvědčujete lidi v hospodách a na ulicích.

Dámy a pánové, my neděláme žádnou volební kampaň. Jarka Jermanová, já a další seriózně navrhujeme, abychom se nad tím zamysleli, ne abychom pracovali jako firma nebo byli nějaká plantáž, ne abychom omezili naše právo vystupovat a naše právo na repliku, ale aby naše debata měla jakousi rozumnou strukturu. Děkuji, že jste mě vyslechli. Pokud to bude pokračovat, já se sem vrátím a budu pokračovat taky. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Je jedna hodina.

Děkuji.